Na úvod vás seznámím s omluvami, které mezitím přišly.

Dále zde máme omluvy členů vlády od 14.30 do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá ministr dopravy Dan Ťok a z dnešního jednání od 15 hodin do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá paní ministryně Jaroslava Němcová. Vážené kolegyně, vážení kolegové, než přistoupíme k projednávání dalších pevně zařazených bodů, tak prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledkem volby. Připomínám, že se jedná o volbu členů Rady České tiskové kanceláře. Prosím, pane předsedo. Vám, kolegyním a kolegům, přeji dobré odpoledne. Jak bylo avizováno, seznámím vás s výsledkem volby. Předtím než ten výsledek oznámím, si dovolím ještě jedno upřesnění k těm informacím, které tady byly řečeny. Když jsme ty volební body chystali, pan předseda poslaneckého klubu Stanjura žádal, aby Státní fond kultury byl odložen o týden, což jsme respektovali.

A tu zprávu obdrželi tedy jak předsedové klubů, tak jejich tajemníci. Ale tím nijak nezpochybňuji právo na to, pokud je vůle a chuť, ty nominace prodiskutovat například s nominujícím panem ministrem, tak to samozřejmě nebudu žádným způsobem zpochybňovat. Ale za volební komisi jsem chtěl pouze zopakovat tuto informaci, že ta informace na všechny kluby byla odeslána už 21. února.